A znovu opakuji, energetika je alfa i omega. Je to primární problém inflace. Na základě energií se budou zvyšovat ceny úplně všeho, hlavně českých domácností a je to prostě velký problém, který vláda neřeší. Řeknu to potřetí a naposled: řešte to, jinak to skončí velkým průšvihem. A teď to, co jsem avizoval hned na začátku, že bych se chtěl věnovat problému s potravinami.

Jen se do této oblasti prolínají všechny chyby jak minulých vlád, tak chyby v přílišném ustupování Evropské unii a už tam začínají směřovat i jasné chyby této vlády pětikoalice.

A dát samozřejmě českým zemědělcům takové dotace, minimálně stejné, jako mají na západě a na severu Poláci, aby prostě byli konkurenceschopní ti čeští zemědělci.

Takže Zdeněk Jandejsek: Řešením jsou jen systémová opatření spočívající ve schválení výše uvedeného zákona o významné tržní síle podle Francouzů, Italů a dalších.

Ihned podpořit ty, kteří vyrábějí a jsou schopni navýšit výrobu kvalitních a cenově dostupných potravin, je úplně jedno, jestli jsou velcí, malí nebo střední, prostě všichni, kteří jsou schopni vyrábět. Ihned zrušit nesmyslné podpory do extenzivních výrob, které pod rouškou ekologického zemědělství a ochrany přírody rozdávají prostředky, které nic nepřinášejí obyvatelstvu ani přírodě.

Opravdu unikát, který chce současný ministr nehoráznými prostředky dále podporovat.

To jsou hodnoty současného Západu, které ten svět neakceptuje a nechce s nimi nic mít. Ihned řešit zákon o významné tržní síle, kde by se měl řešit: a) zákaz nákupu za podnákladové ceny,

e) privátní značku prodejců a tak dále zrušit a uvádět adresného výrobce a zpracovatele, f) posílit rozpočet národních podpor, to jsem už říkal, aspoň o 1,5 miliardy, které je nutné směrovat do komodit živočišné výroby. Tady už se přestává chovat dobytek.

Konec citace. To jsou jasné kroky, které vláda udělat může, a pokud aspoň něco neudělá, budou mít lidé v České republice čím dál hlouběji do kapsy a budou nešťastní a postupně i dost naštvaní.

Vládní pětikoalice tedy má dost témat, která má v současné situaci řešit ve prospěch českých občanů. Ne dost, v podstatě na co se podíváte, je potřeba řešit, a neřeší se to. A je to problém, který nakonec vybublá na povrch, a bude to pro současnou vládu velký problém.

Je to politické téma a je to pro mě naprostá záhada.